Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 9. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Teď jsem dostala informaci, že pan ministr Válek ruší svojí omluvu a dorazí.

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Také si dovoluji připomenout, že odpoledne se budeme věnovat bodu 111, což jsou ústní interpelace. Po bodu 111 bychom případně pokračovali body 107 a 108, Případně bychom projednávali body z takzvaného opozičního okénka.

Prosím. Dobré ráno všem.

A jako další bod by to byl bod číslo 32, sněmovní tisk 8, zákon o celostátním referendu. Jsem přesvědčen, že většina politických stran ve Sněmovně ho měla ve svém dlouhodobém politickém programu a že všichni určitě budou chtít splnit sliby voličům, které jim dali před volbami, takže myslím si, že zákon o celostátním referendu, kdy jsme jednou z posledních zemí v Evropě, která ho nemá, takže i tento zákon bude pro všechny politické strany ve Sněmovně velmi důležitý. Děkuji, pane předsedo.

Pan poslanec...

Proto bych navrhoval, aby tyto dva body, které spolu souvisí, byly zařazeny dnes jako první a druhý bod odpoledního jednání od 18 hodin, s tím, že potom by následovaly body, které teď navrhl pan předseda Radim Fiala. Vy navrhujete tyto dva body jako první a druhý a poté by následovaly body, které navrhl pan předseda Fiala. Prosím, pan předseda Benda.

Jestli pan kolega Fiala vyhoví, že ty jeho body budou jako 3 a 4, pak to dává smysl a pak to samozřejmě podpořím. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Ano, také děkuji.